Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuju, paní místopředsedkyně. Poslední, protože jako poslanec jsem nikdy neměl rád, když ti s přednostním právem si pro sebe privatizovali na začátku schůze diskusi, a byl bych rád, kdyby došlo na celou řadu přihlášených kolegyň a kolegů, které vidím na tabuli. Ale musím reagovat na to, co tady pronesl pan předseda Okamura, a to na několik zásadních věcí. Nelžeme tady! Opravdu nelžeme!

Kdy to tvrdil? Pokud říkáme věty, které nejsou pravdivé, které si tady vymýšlíme u toho pultíku, potom je to dezinformace. Ten institut jmenuje dočasná ochrana. Do té doby tady poskytujeme ochranu a potom uvidíme, jak samozřejmě se situace v Evropě bude vyvíjet. Ale ti lidé počítají s tím, že nepřicházejí natrvalo, a tomu odpovídá i ten titul uděleného statutu, který v České republice mají. Vždyť se to všechno dotýká obyvatel! Nesměšujme dvě věci. Všech nás v České republice se dotýká uprchlická krize. Ta se nás určitě ještě dotýkat bude a ta se nás dotýká kvůli tomu, že Putin, oblíbenec pana Okamury, jehož statuty teď záhadně zmizely ze sociálních sítí, napadl Ukrajinu. Tím to je! Ano, to se nás tady dotýká a dotýká se to celé Evropy a hlavně se to dotýká těch, na které padají bomby, kteří přicházejí o své zdraví, o svoje blízké, o své majetky, o svůj domov. Těch se to dotýká. Ale to je důsledek té uprchlické krize a především agresivní Putinovy války vůči Ukrajině. To opravdu není důsledek nouzového stavu. Ať by tady byl, nebo nebyl nouzový stav, tak ty důsledky ukrajinské krize tady samozřejmě budou. A já si troufám říct, že právě díky nouzovému stavu jako klasickému instrumentu krizového řízení můžeme ty důsledky umět lépe řešit a zvládat ve prospěch občanů České republiky. Přestaňte už s vytvářením falešného dilematu, které neexistuje: buď Ukrajinci, nebo občané České republiky! To je falešné dilema! My pracujeme samozřejmě i pro občany České republiky a koneckonců i to, co děláme teď pro ukrajinské občany, to, že je dobře registrujeme, že o nich máme dobré povědomí, to, že víme, kde se nacházejí, kdo jsou, kdo k nám přichází, vždyť to přece děláme samozřejmě i pro bezpečnost České republiky jako takové. To já jsem řekl mnohokrát. Tomu se také přizpůsobujeme, i strategii vyjednávání na evropské úrovni, kterou vedeme. Ale my nevíme, jestli ta uprchlická krize skončí. Až Putin skončí válku, jeho kamarád, tak v té chvíli možná se nám to povede tady na té evropské bázi zastavit a v té chvíli si můžeme říct, kde je strop. A to, že Česká republika samozřejmě na té evropské úrovni říká: naše kapacity jsou pomalu vyčerpány a je potřeba se zamyslet, jak ty proudy uprchlíků směřovat do zemí, které jsou na tom lépe to samozřejmě děláme.

Ale musíme na to umět v té situaci nějakým způsobem reagovat. Protože jiné země mají jinou krizovou legislativu a třeba se to v těch jiných zemích jmenuje jinak, nebo mají jiné, operativnější instrumenty. I proto máme ve vládním prohlášení, že chceme krizovou legislativu novelizovat, aby byla právě přizpůsobena nejrůznějším typům událostí. To se zatím ještě nepovedlo. A potom ještě otázka ono také v mnoha zemích není těch uprchlíků tolik. Ne všechny země Evropské unie teď na to musí reagovat nějakým instrumentem krizového řízení. Česká republika je cílovou zemí, všichni jsme to od začátku věděli a je to vcelku jasné. Ne, to není ubytovaný. Tři tisíce korun jde jako příspěvek českým občanům českým občanům kteří jsou solidární, mají srdce a ubytovávají, a my jim tím způsobem pomáháme. Takže nesměšujme nejrůznější typy podpor dohromady. To jsou peníze pro české solidární občany, kteří pomáhají. Nedávejme ty věci dohromady. A potom takové věci o tom, že je Ministerstvo vnitra nějakým ministerstvem cenzury, strachu, ministerstvem vrchního cenzora a podobně. A jestli se bojí toho, že na půdě parlamentu bude projednávána zpráva o extremismu v České republice, kde se píší nejrůznější věci, tak tu určitě neurčuje ministr vnitra, ale určují to lidé, kteří na tom odborně pracují, a tady mohu slíbit, že ta zpráva se určitě v parlamentu projednávat bude. Děkuji, pane ministře. Není tomu tak, takže vám popřeji hezké dopoledne zatím a budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Než otevřu rozpravu, připomínám, že podle § 109m odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu při zkráceném jednání o návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu se projednání ve výborech nekoná, nelze v rozpravě uplatňovat faktické poznámky, poslanec může vystoupit v rozpravě nejvýše dvakrát a Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, pěkné dopoledne.

Druhou věc před závorku bych chtěl říct a jasně tady sdělit, že nikdo nezpochybňuje, že je tady o velkou krizi. Nikdo nezpochybňuje nouzový stav jako něco, co po určitou omezenou dobu je zapotřebí přijmout.

To nikdo nezpochybňuje.